Byl tam přijat ale ještě jeden pozměňovací návrh, který je poměrně zásadní. Nevím, jestli ho zmínil pan zpravodaj, protože to je z jeho dílny. A to sice vyloučení rozhodčích doložek z těchto smluv o spotřebitelském úvěru. Protože je určitě neblahá zkušenost právě s těmito doložkami, kdy tedy já neříkám proboha, že rozhodčí soudy nemají místo v tomto systému, myslím, že ani pan předkladatel toho pozměňovacího návrhu to takto nemyslel.

A ono opravdu v minulosti byla řada případů, kdy ty lidi vysloveně oškubali vlivem toho rozhodčího řízení, kdy bylo domluveno a neříkám, že všichni ti rozhodci jsou špatní, chraň bůh, to nechci říct, ale objevili se občas tací, kteří prostě toho využili a byli třeba i domluvení s tím věřitelem. To pravda je. Ono došlo k určitému omezení těch rozhodčích doložek, ale myslím si, že tady úplně to vyloučení namístě je.

Já bych se chtěl zmínit o několika pozměňovacích návrzích, které podávám. Jedním z takových pozměňovacích návrhů je pozměňovací návrh, který se týká kvalifikačních předpokladů, a to když snižuje praxi z pěti let na tři roky. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je hlavně zvýšení ochrany, mimo jiné, těch lidí, kteří mají pokročilejší věk, a u nich by to mohlo být závažnou překážkou k získání požadovaného formálního maturitního vzdělání pro ty zprostředkovatele, ačkoli již mají letitou praxi v oboru.

Další dva pozměňovací návrhy se týkají hypotečních úvěrů, protože hypotéky jsou součástí tohoto vládního návrhu zákona.

Další pozměňovací návrh se týká možnosti předčasného jednorázového splacení hypotečního úvěru v případě, kdy se ta nemovitost prodává. To může samozřejmě nastat z řady důvodů.

Takže to jsou, dámy a pánové, v kostce pozměňovací návrhy, které jsem zadal do systému a k nimž se formálně přihlásím. Děkuji panu předsedovi Votavovi.

Opět dle účelu faktické poznámky zareaguji na předřečníka. Pan předseda rozpočtového výboru Votava tady říkal, že ten úvěr si nikdo nebere nebo že si ho nikdo nebere nedobrovolně. Prostě každý to udělá dobrovolně. Uvědomme si, že to tak není. Lidé se dostávají do různých životních situací, dokázal bych vymyslet spoustu příkladů. Například samoživitelka má děti, bývalý manžel nesplácí povinné výživné, dostane se do problémů. Když jí přestane fungovat pračka, tak může prát v ruce, když jí přestane fungovat lednička nebo sporák, už je to větší problém. Žije prostě od výplaty k výplatě a máme tady nucený úvěr. Člověk v tu chvíli trošku až tak nepřemýšlí o tom, jaké jsou ty okolnosti, potřebuje akutně řešit.